No, bylo by to velmi zajímavé, pane ministře, kdyby vaše společná vláda sociální demokracie a ANO nežila v posledních letech v ekonomickém růstu, a přestože hospodařila v ekonomickém růstu, tak všechny příjmy, které jste získali navíc, jste utratili. Utratili jste je do koruny! Utratili jste všechny rezervy, které jste měli! Žádné jste nevytvořili. Vůbec jste nepřipravili státní finance na nějakou ekonomickou krizi.

Děkuji za pozornost.